Citoval tam živnostníky. Já jsem s ním souhlasila.

Ale i ten váš návrh, pane poslanče, znamená rozvolnění fiskálních pravidel. To jenom připomínám. Pokud nechceme tedy porušovat české a evropské zákony. Upozorňuji, každý z vašich návrhů, který míří na snížení daně, ať už formou snížení procentuální výše sazby, nebo slevy na dani, to už je lhostejno, znamená rozvolnění fiskálních pravidel. A musíme to takhle říkat. A teď si nechte projít hlavou, pro co budete chtít hlasovat, nebo nebudete.

Tak jsem četla vaše slova.

Víme, kam to vedlo. My chceme skutečně, aby to bylo takto. Jiné země to dělají. Já mu děkuji za podporu v tomto směru. Tam vlastně zapracovali nárůsty schodků jednotlivých zemí. Jsme pořád na čtvrtém místě.

Protože všichni se musí zadlužit. Poslední emise jsme platili úrok 0,5 %. Kdo si je schopen za takovýto úrok půjčit jiný než stát?

Takže já to jenom pojmenovávám. Takže vy řeknete ano, tohle nechceme. Fiskální pravidla rozvolňovat nechceme. V pořádku. Ale musíme to takto jednoznačně říct. To Německo.

Takže oni je budou debatovat.

Letos zářijové, protože jsme ji posunuli kvůli velkým nejistotám. Nikdy. Vždycky se rozpočet posílal do parlamentu do konce září a někdy v říjnu procházel prvním čtením.

Stejně to vliv na rozpočet v tuto chvíli nemá.

A poslední velká má srdeční záležitost, to si nemohu odpustit, promiňte, je stravenkový paušál. V této době, samozřejmě chápu, víte, že jsme ten návrh dali v době před pandemií, takže neříkám, že to je klíčové opatření, ale to je pro mě opravdu velmi, velmi důležité, aby to prošlo.

Přes to všechno jim ten byznys nebereme. Říkáme, nechte si ho. Když je výborný, tak určitě ty firmy, které mají stravenky, si je nechají.

A ten milion zaměstnanců by možná rád něco měl.

Tak čeho se bojí?